Pane premiére, co činíte, abyste zajistil, že nový vlastník této společnosti udrží stabilitu a další rozvoj společnosti a svou činností či nečinností nezavdá příčinu k markantnímu nárůstu nezaměstnanosti v regionu? Děkuji za odpověď. Pane premiére, zase vašich pět minut. Tak, máte slovo. Takže děkuji za slovo.

Já jsem tu firmu navštívil několikrát, znám ji dobře. Samozřejmě firma byla velice nešťastně zprivatizována. Nejdřív na tom vydělaly finanční skupiny deset miliard. No a stávající majitel si vzal padesát miliard dividend místo toho, aby tuto částku, nebo aspoň větší část, investoval do firmy. A místo toho to vypadá, že investoval do svojí firmy v Polsku.

Takže teď uvedu aktuální informace.

Společně s panem místopředsedou vlády Havlíčkem jsme trvali na zárukách ze strany nového vlastníka, aby nám garantoval, že i nadále zajistí stabilitu společnosti ArcelorMittal Ostrava, že bude investovat do jejího rozvoje a že také zajistí kontrolu nad souvisejícím energetickým zdrojem.

Toto nám bylo přislíbeno.

A teď se ta dohoda připravuje.

Vlastní rozhodnutí Komise není zatím k dispozici, protože při zveřejnění je nutno respektovat oprávněný zájem podniku a ochranu jejich obchodního tajemství.

Očekává se, že by tento proces mohl být do konce měsíce června ukončen, a poté by měla být k dispozici nedůvěrná verze rozhodnutí. Účelem je, aby finální rozhodnutí obsahovalo co nejvíce informací.

A my obecně hájíme zájmy našich ocelářů a podporujeme ta opatření, která pomáhají českým firmám k zachování konkurenceschopnosti, a boj s nekalými obchodními praktikami některých dovozců.

Ta v současnosti pokrývají téměř veškerý výrobní program českých výrobců, který byl předmětem tlaku dovozu ze třetích zemí za dumpingové ceny.

Dobře, takže pan předseda si přeje reagovat a máte dvě minuty. Pane předsedo, prosím.

Takže chci jenom zopakovat, že vzhledem k strategickému významu ArcelorMittal Ostrava pro Českou republiku a pro Moravskoslezský kraj zvláště má česká vláda eminentní zájem na zachování výroby, pracovních míst, zajištění investic do ekologie této společnosti a na její prosperitě. Tak děkuji a nyní s další interpelací vystoupí paní poslankyně Květa Matušovská, která byla vylosována, a bude to ve věci České dráhy, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová ve věci vymírající venkov. Tak, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, ráda bych vás interpelovala a zeptala se na avizovanou výměnu generálního ředitele Českých drah, která by podle mých dostupných informací měla proběhnout na pondělním jednání dozorčí rady. Jaký je důvod, pane premiére? Nevěřím, že by to udělal sám bez vašeho zadání.

Je snad naším cílem, nebo vaším, nasměřovat peníze na obnovu vozidel, která teď na Českých drahách jsou, správným směrem? Jaký je důvod?

Tak, děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Tak, pane premiére, vašich pět minut. Děkuji za slovo. No, České dráhy téměř zlikvidovali naši předchůdci.

Teď ta společnost skončila v privátních rukou. A takových společností bylo vícero.